Stejný technický systém, který jsme pro evidenci tržeb zvolili, bude za necelé dva týdny spuštěn ve Slovinsku, tedy v zemi s moderní službovou ekonomikou a vyššími příjmy na obyvatele ve srovnání s námi. Základním rozdílem proti dříve zaváděným systémům je online řešení, které odstraňuje riziko manipulace s daty a zkreslování evidovaných údajů. Technologický pokrok tedy umožňuje řešení, které je jak efektivnější, tak přináší významné nižší náklady pro podnikatelskou sféru. Systémy přímého spojení pokladního zařízení s finanční správou volí také například naši sousedé na Slovensku i v Maďarsku. Ministerstvo financí a já osobně dostávám mnoho dopisů a mailů na podporu elektronické evidence tržeb. Dovolte mi závěrem citovat z dopisu obchodníka z Českého Krumlova: